Ze všech těchto výše zmíněných důvodů já...

Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem to tak nějak tušil, že tady dojde k omezování práv poslanců se vyjádřit, tak jsem se rovnou přihlásil dvakrát.

Já bych se pozastavil tady nad tou historickou chvílí, protože my tady vlastně prožíváme v této době středověk, novověk a i druhou světovou válku. Podívejme se na to úplně přesně. Kdy se tady honily a pálily čarodějnice, byly procesy.

To je pro mě nepřijatelná situace. Ministr vnitra by měl chránit občany České republiky, ale nikoliv omezovat občany České republiky tím, že je nepustí z okresu do okresu.

To je naprosto jednoznačné. Další: strategie očkování vlády. Všichni vědí, že my nejsme zastánci očkování, nicméně v České republice je spousta lidí, kteří by se chtěli nechat naočkovat. Musí to být ale pouze jejich vůle, ne že je k tomu někdo bude nutit.

Já tomu opravdu nerozumím. Už jsem tady několikrát interpeloval ministry, aby ten systém byl transparentní a uživatelský přívětivý. Myslím tím systém na přihlašování na očkování. Například v Srbsku si můžete vybrat ze všech dostupných vakcín, které se vůbec vyskytují na celosvětovém trhu. Pokud někdo chce posílit důvěru občanů v očkování, tedy těch, kteří se chtějí očkovat, tak to je správná cesta, protože tam si můžete vybrat z pěti nebo šesti vakcín, které jsou na trhu. Ale my tady máme jenom ty vakcíny, které jsou jaksi geopoliticky, a jak bych to řekl, jsou jenom z některé světové strany, ale nejsou z té druhé světové strany. Takhle bych to asi charakterizoval. Co se týká zdravotního materiálu, to nám tedy Čína úplně nevadí, protože je to velice dobrý byznys. My tady máme spoustu firem českých, které vyrábějí ochranné pomůcky, ale my je dovážíme stále z Číny.

Já tomu opravdu nerozumím. No, já si myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říci ve svých dvou vystoupeních. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den.

Na dluh, který budou splácet ještě naši vnuci. Takže udělejme si takový malinký přehled, co všechno jsme udělali.

Takže zopakuji tuto větu.